Novela přináší kromě nového legislativně technického pojetí úpravy také řadu zcela zásadních věcných změn týkajících se jak toho, které výrobky jsou hrazeny, tak i rozsahu a dalších podmínek úhrady.

Pochopitelně s přibývajícím věkem jsou tyto služby nejpotřebnější u nejstarších obyvatel, to znamená důchodců, a právě senioři tuto novelu odnesou nejvíce.

Děkuji za pozornost. Děkuji v tuto chvíli za přednesení návrhu a konstatuji, že máme tady další přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu schůze, a poprosila bych, aby přišel pan poslanec Zdeněk Kettner, který se hlásí také k zařazení nového bodu. Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, vašich pět minut. Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Když jsme přijímali změnu zákona ohledně ředitelského volna a distanční výuky, tak jsem s povděkem přijal kladnou reakci pana ministra školství, kterého tu nevidím, každopádně jestli si pamatuji dobře, s povděkem přijal i to rozšíření pravomocí ředitelů škol.

Samozřejmě se nejedná o pravomoce jako takové, ale jak už jsem tady zmínil, je velký problém s administrativou, které je čím dál více neustálé vyplňování různých tabulek, hlášení, které na přímou vyučovací činnost mají prakticky nulový vliv.

Tak k čemu tato administrativa, kdy já místo toho, abych se připravoval na výuku, tak prostě svůj volný čas věnuji vyplňování podobných tabulek. Výsledkem potom bude, že předpokládám, že z toho bude nějaký krásný graf, nějaký úředník si odškrtne, že mám prostě splněno, a to je vlastně všechno, k čemu ta tabulka byla vyplněna. Dalším problémem je, kdy není jasně stanoveno, co zřizovatel může po řediteli chtít, nebo nechtít a dost často samozřejmě musím říct, že u nás ve městě naopak klobouk dolů, v našem městě je obrovská podpora od zřizovatele školám, ale není tomu tak všude. Někteří zřizovatelé zahlcují různými dotazy, vyžadují potvrzení a schválení některých věcí, které jim vyloženě nepřísluší ze zákona, ale ani jim to nezakazuje. To je všechno, co potom ti ředitelé škol obrovským způsobem zatěžuje a ztěžuje jim tu práci. Já tedy navrhuji bod jednání diskuze na téma rozšíření pravomocí ředitelů vzdělávacích zařízení i mimo pandemické situace, to znamená za běžného provozu.

Děkuji za pozornost. Děkuji za přednesený návrh. Hezké poledne, dámy a pánové.

Prosím, paní poslankyně, vašich pět minut. Děkuji.

Hovořím hlavně za zemědělce a zemědělská družstva, která produkují 80 % potravin pro nasycení české populace pro potravinovou bezpečnost. Vláda, jež se nazývá demokratickou, by měla jednat se zákonem stanovenými profesními organizacemi a ona raději mluví s neziskovými organizacemi, třeba hnutí DUHA. To, co předkládá vládní koalice, je v podstatě diktát. Evropská unie nám pro lepší pochopení opět mění názvy jednotlivých dotačních titulů. Tady problém není. Co se týče SAPSu, tedy platby na hektary, na plochy, ty činily 131 euro na hektar.

Na zbytek nic. To je důsledek rozhodnutí týkající se redistribuční platby, která byla dosud 10 %. To se odebíralo velkým, v sousedním Německu je 12 %. Komora navrhovala navýšení na 15 %, koalice 30 %. Při jednání vlády zřejmě byl vypočítán prostý průměr, jinak si nedovedu vysvětlit, jak přišli na 23 % nejvíce z celé Evropské unie.